To je spíš o rok později.

Ale těch 140 by fakt nestačilo díky tomu, co se podepsalo za vašeho ministrování, a to jsou mandatorní výdaje.

A to máte mandatorní výdaj.

Děkuji za dodržení času. Nyní si dovolím přečíst dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Vladimír Balaš celý jednací den zdravotní důvody. Zároveň bych ještě chtěla říci, že tady za mnou byl pan poslanec Jan Kubík, u kterého dnes byla přečtena omluva, a asi došlo k nějaké chybě v systému, protože se na dnešní den neomlouval. Nyní se vracíme do obecné rozpravy, do které je v tuto chvíli s přednostním právem přihlášena paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. Připraví se pak předseda Jakub Michálek a poté bych s přednostním právem vystoupila ještě já. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Řekl jste toho mnoho ve svém dlouhém vystoupení, pane ministře. Já jsem si dělala poznámky a budu se věnovat jenom pár bodům, které mě zaujaly.

Ale tomu se teď věnovat nechci.

A já se znovu vrátím k číslům. jestliže my jsme šli cestou výdajů, které jsme navýšili.

Tak jsme pak dávali odhad, kolik půjde do veřejného sektoru. Dávali jsme, kolik půjde na podnikatelský sektor. Takže já jsem skutečně dala jakousi rezervu tehdy do vládní rozpočtové rezervy a ukázalo se to jako velmi prozíravé.

Znovu připomínám, že jednou je to 130, jednou 160, teď už je to 100. Ale to, co dáte na příjmovou stranu, je naprosto striktně dáno. A všimněte si, že jsem nekritizovala...

To jsem nekritizovala.

Takže opravdu, jak jste řekl, opravdu to tak nejde.

Propadla se ze čtvrtého, protože vám tam vyškrtli věci, které tam prostě být neměly. Takže máme 16. místo.

Pátá, dobře.

To mi připomínáte neustále, připomínal jste. A já se ptám: Platí to ještě pořád? Kde je těch 30 miliard pro ty podnikatele? Já vaše slova, tak jak jste tady mluvil tak rychle, tak já jsem se trošku snažila číst mezi řádky a já si nejsem jista, jestli si stojíte za tou částkou 330 miliard a jaké vlastně další pozměňovací návrhy se tady objeví. A když třeba příště si vezmete slovo, zkuste tedy říct, kde je těch 30 miliard pro podnikatele. No jasně.

Výchovné. Ano, to prosadila ještě bývalá Poslanecká sněmovna, čili naše vláda. O tom není pochyb. Já vím, že je těžké snižovat strukturální deficit. Já jsem byla čtyři roky ministryní financí. Když jste mě vyzýval k tomu, co naše vláda udělala, a ptal jste se, co udělala předtím, než přišel covid, což považuji tedy za korektní dotaz, tak já třeba připomenu opatření na zvýšení výběru daní, jako je kontrolní hlášení zejména, ale i EET. Kontrolní hlášení.